Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v dopoledních hodinách dne 16. října letošního roku došlo k požáru a výbuchu ve skladovém objektu číslo 16 v areálu Vojenského technického ústavu v obci VlachoviceVrbětice, následně došlo dne 3. prosince letošního roku v ranních hodinách k výbuchu dalšího skladu munice číslo 12 v tomto areálu. Objekty jsou od sebe vzdáleny cca jeden kilometr a jsou pronajaty shodné soukromé firmě. Jde tedy o muniční sklady, které jsou provozovány v objektu, který patří Vojenskému technickému ústavu, který je státním podnikem zřizovaným Ministerstvem obrany. Munice, která je v těchto skladech uskladněna na základě smlouvy, je ve vlastnictví soukromé firmy. Smlouva, na základě které byla munice v těchto objektech uskladněna, byla uzavřena mezi touto soukromou společností a Vojenským technickým ústavem v roce 2011.

V důsledku těchto událostí, které jsem popsal, jsou složky integrovaného záchranného systému vystaveny zcela unikátní situaci, která se dá jen těžko srovnat s jakoukoliv jinou událostí, se kterou máme v posledních několika desítkách let v České republice nebo v tehdejším Československu zkušenost. Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a armáda řeší tuto situaci s maximálním nasazením osobních a technických kapacit. Zásah na místě samém je řešen v nejvyšším zvláštním stupni poplachu. Na té místní taktické úrovni je velitelem zásahu ředitel Krajského ředitelství Policie České republiky Zlínského kraje. Koordinaci řešení mimořádné události zabezpečuje hejtman a od 26. listopadu letošního roku zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací Ministerstvo vnitra, zejména tedy koordinaci činnosti ústředních správních úřadů. Cílem postupu státu je eliminovat jakákoliv hrozící rizika pro bezpečnost osob, pro jejich zdraví, pro jejich životy a samozřejmě také eliminovat rizika pro jejich majetek. Absolutní prioritou státu v této souvislosti je tedy bezpečnost osob. Dosavadní průběh zásahu lze podle mého názoru hodnotit jako profesionální a odpovídající požadavkům, které klade zákon na oblast integrovaného záchranného systému. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl v této souvislosti ocenit práci pyrotechniků, pyrotechnické služby Policie České republiky, kteří denně s nasazením života provádějí nutné úkony v zásadě uprostřed minového pole. Musím říci, že práce těchto lidí je nesmírně náročná, jsou to ti, kteří skutečně v dané lokalitě, v daném místě musí řešit tuto složitou situaci, musí se rozhodovat tak, aby zabránili škodám na lidském zdraví a lidském majetku. Je potřeba těmto lidem výrazně za jejich nasazení a statečnost poděkovat. Současně také platí, že ve věci probíhá vyšetřování ze strany Policie České republiky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jakmile to reálné okolnosti na místě samém dovolí, bude proveden odvoz zbylé munice odběratelům do jiných skladů vlastníků. To bych rád zdůraznil.

Sklady v Květné budou zabezpečeny v souladu s vojenskými standardy, bude zajištěna ostraha příslušníky Armády České republiky a bude zajištěna i přítomnost samostatné jednotky požární ochrany. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ze zkušenosti s řešením vzniklé situace a z analýzy důvodu jejího vzniku je nezbytné vyvodit závěry pro budoucí postupy vlády a pro budoucí změny, které jsou nezbytné zejména v oblasti legislativy. V současné době se na tuto oblast vztahuje několik zákonných režimů, které nejsou dostatečně provázány. Každý z těchto zákonů také stanovuje rozdílnou formu provádění kontroly u subjektů, které nakládají s municí. Vzájemná koordinace kontrolních orgánů je ve státě spíše slabá. Nedostatky lze podle mého názoru spatřovat i ve skutečnosti, že ve všech příslušných právních předpisech je munice řešena spíše jen doplňkově a použitelná ustanovení nezohledňují často zásadní bezpečnostní specifika nakládání s municí.

Opakovaně jsme se na základě návrhu ať už Ministerstva vnitra, nebo Ministerstva obrany touto otázkou zabývali. Pokaždé a v okamžiku, kdy vláda byla požádána o to, aby rozhodla o postupu, např. šlo o nasazení příslušníků Armády České republiky, vláda těmto návrhům neprodleně vyhověla.

Na základě doporučení mimořádného předsednictva Bezpečností rady státu vláda rozhodla o výrazném posílení nasazení příslušníků a prostředků Armády České republiky v dané lokalitě. Současně vedle toho, že se vláda věnovala řešení tohoto krizového stavu, soustředíme se také na analýzu právního řádu a na to, abychom připravili jasná konkrétní opatření, která se nebudou týkat jenom VlachovicVrbětic, ale budou se týkat celé České republiky a toho, jakým způsobem stát postupuje a jedná v oblasti nakládání s municí. Je naprosto nezbytná revize legislativy, je naprosto nezbytné posílení kontrolního systému. Těmito konkrétními doporučeními se bude zabývat zasedání Bezpečnostní rady státu, které se sejde 22. prosince letošního roku. Předpokládám, že z tohoto zasedání vzejdou konkrétní doporučení pro postup vlády, a Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu budou mít za úkol v krátkém čase navrhnout příslušné legislativní změny. Mým cílem jako předsedy vlády je nejenom zajistit bezpečné dořešení této krizové situace ve VlachovicíchVrběticích, ale také garantovat občanům, že rok 2015 bude rokem, který využijeme ke všem nezbytným potřebným legislativním změnám.